Já jenom připomenu, že ten objekt byl kulturní památku prohlášen v roce 2005. To bylo učiněno ještě v době, kdy to vlastnila společnost Baneba.

Dokonce ta společnost Baneba proti tomu rozhodnutí ani nepodala žádost o rozklad, takže to nevypadalo, že by to bylo zablokováno. A samozřejmě tehdy bylo stanovisko Ministerstva kultury takové, že i ten špatný technický stav lázeňských budov způsobený dlouhou zanedbanou údržbou není důvodem pro to, aby se zrušilo to prohlášení kulturní památkou. Takže to je to, co vlastně vytváří tu situaci, tedy prohlášení z roku 2005. A asi nemá cenu, abych tady říkal, proč k tomu prohlášení došlo.

A dokonce se o tom, jak říkám, tady ani nevedl nějaký spor ze strany těch, kteří to vlastnili. Co může Ministerstvo kultury dělat? Já si nedovedu představit, že bych tedy ty odborníky Ministerstva kultury přesvědčil, že mají změnit názor na ochranu jenom tak, protože tam je to doloženo a ty důvody, proč se to chrání, jsou podle mě evidentní. Pak pokud je mi známo, jak jsem si ověřoval, Národní památkový ústav v Ostravě je připraven s tím vlastníkem řešení hledat. Takže to není tak, že máme nějaké stanovisko, a konec.

Takže já se domnívám, že nevím, do jaké míry můžu teď věřit tomu ujištění vlastníka, že respektuje tu ochranu, protože mi můžete namítnout, že v minulosti už něco takového jsme měli také. To, co vám tady mohu navrhnout, jenom to, že se mohu sám s tím vlastníkem sejít, že se mohu přesvědčit o tom, že tedy ta svá slova myslí vážně, a nějakým způsobem tedy ten proces...

Ale máte pravdu, že tyhle znám osobně velmi dobře, takže se na to strašně špatně kouká. Takže já chápu, že vám připadá, že ten stát tady nedělá to, co by měl, že by měl používat více nástrojů, ale já se domnívám, že u nás my dneska nemáme úplně nejlepší legislativu právě v tom, jak přinutit vlastníky, aby když si něco koupí, a navíc s vědomím, že to je chráněno, aby skutečně potom s tím něco dělali.

Děkuji. Děkuji panu ministrovi. Budu to i já nadále sledovat. Děkuji. Děkuji. Nikoho nevidím, rozpravu končím.